Co se ale změnilo? Přibylo takových vyjádření, která zaznívají v diskuzích k jednotlivým materiálům.

Pan docent Svoboda není žádný chudáček politik.

Není to žádný chudáček. A je kriminalizován, vláčen po soudech a třináct měsíců čekal na vyhotovení rozsudku. Ano, mí bývalí kolegové byli vzati do vazby, nezákonně stíháni, stát se jim za to musel omluvit a vyplatit milionové částky. Zničené kariéry minimálně politické. Co se stalo těm, kteří to spískali? Co se stalo jim? Kde je odpovědnost těchto lidí? Tak nepoužívejte tak hloupé příklady.

A podotýkám, opakuji, konstatoval to soud, že to bylo protizákonné jednání státních zástupců. Volal jste někdy po odpovědnosti těchto lidí? Pokud se pletu, tak se omlouvám.

Pane poslanče, prosím, důkladně prostudujte ty dva případy, které dnes tady máme na stole. To jsou přesně příklady, které mluví proti tomu, co jste řekl. Ale Rada hlavního města Prahy, kdyby tehdy neudělala nic nebo kdyby rozhodla jinak, tak velmi pravděpodobně prošustruje miliardu, a dále je tady veřejný zájem, že by milion Pražanů musel začít používat papírové kupony, nehledě na ztrátu důvěry toho, že si koupili nějakou kartu, do které investovali a která je zklamala. A patrně by také mohli být stíháni za to, že prošustrovali miliardu svým rozhodnutím nebo že nekonali. Oni nějak konali,

Určitě by to někdo jiný udělal levněji tržní cenou. Ale oni nemohli. Oni předchozími smlouvami byli vázáni, že to může dělat jenom ta jedna společnost. A to jen ten omyl, to zásadní, co svědčí proti tomu, co jste říkal.

Pak byste skutečně nemohl tady bagatelizovat a útočit na starosty našich obcí, na komunální politiky a říkat, že pár starostů, možná někde chudáčků, apod. To prostě není pravda. To jsou desítky, resp. stovky komunálních politiků. A pokud potom slyšíte, že tady nebyla způsobena škoda, že tady nebyl prokázán úmysl a že jenom mám dojem, pocit, že by jako tady něco mohlo být a že se mi to nelíbí, a na základě toho běží trestní stíhání, tak já skutečně tvrdím, že toto je výsledek tady vytvořené protikorupční hysterie, která byla dohnána ad absurdum. Tak, děkuji, a nyní na faktickou poznámku paní poslankyně Válková.

Ten případ sám o sobě stojí za to si ty informace opatřit.

A poslední replika na to, co řekl, aby to bylo všem jasné, pan poslanec Blažek.

Oběti mají teď velmi dobré postavení trestných činů. Předtím to bylo něco jiného. Nechci zneužívat čas k faktické poznámce, ale chci říci, že je na čase změnit trestní politiku, a to dělá... Je za to odpovědný ministr spravedlnosti. Rušíte faktickou poznámku. Prosím. Já musím říct, že mě opravdu hodně pobavil výrok, že oběti trestných činů teď mají velmi dobré postavení.

A na další faktickou poznámku pan poslanec Roman Onderka.